No a pak je tam ještě jedna věc, protože jsou to základní potřeby, ten spotřebitelský koš, který se počítá na normální domácnosti, je inflace o něco nižší než u těch důchodců, protože jsou to ty základní potřeby. A pak tu máme ještě takové dvě skupiny důchodců a to jsou skupiny důchodců, kde je to pár, kde se to nějakým způsobem dá vyvážit, ale pak máme taky důchodce, kteří jsou sami. Já vím, můžeme namítat, existuje sociální systém, můžeme si říkat o dávky, příspěvky na bydlení, ale zrovna pro tuhle skupinu je to úplně nejtěžší.

Je válka, pane ministře? Tak proč se tady hádáme o jakékoliv naplnění těch ekonomických věcí a těch věcí, protože ten důvod pro posouzení podmínek je válka. Pan ministr řekl, že tu je válka. Slyšeli jste to? Skutečně jste to slyšeli? Tak proč se tu bavíme? Řekl jste, že je válka. Tak já se vrátím k tomu můžeme si tady potom povídat třeba někde v kuloárech. V tom případě bychom se museli dotknout všeho: církevních restitucí, našich platů, pozastavení, nemůžeme zasahovat do soukromého sektoru, protože tvorba platu je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Já jsem u těch vyjednávacích podmínek byl, velmi jsem se tomu věnoval a musím říct, že to taky nebylo jednoduché, a doplnění a vyrovnání té inflace bylo vždy na tom zaměstnavateli a snažil se o to, ten zaměstnavatel se o to snažil. Ten stát se o to úplně nesnaží. No a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál a jakým způsobem budeme k tomu pracovat. Všichni, co jste tady, jste to slyšeli. Takže my jsme to naplnili. V tom případě je to jednoznačně splněno a můžeme hlasovat pro posouzení podmínek pro jednání ve zkráceném. Děkuji. A máme tu faktickou poznámku pana poslance Maška. Prosím, vaše dvě minuty.

Ona to není hrozba, hrozba možných hospodářstvích, škod, které se tady snažíme nějakým způsobem vysvětlit, že to tak není. Vyplatit důchodcům nárokovou valorizaci není hospodářská škoda. Protože dotaz, respektive poznámka mého ctěného kolegy Romana Kubíčka, který zde na mikrofon řekl, že není asi úplně dobré, že souběžně tato vláda, když my tady jednáme v Poslanecké sněmovně o, v uvozovkách, tak jak tomu my říkáme, ono to tak je, okradení důchodců za bílého dne, tak důvodem, pan ministr řekl, že navýšení rozpočtu Armády České republiky o 2 % o jeden rok dříve, což je úprava v programovém prohlášení vlády a je to rozhodnutí vlády právě činěné v těchto dnech, tak důvodem je válka.

Děkuji za dodržení času.

Pochopil jsem to tak, že vlastně člen vlády říká další důvod, nebo nový důvod pro zkrácené jednání.

Jasný.

Další s faktickou poznámkou, paní poslankyně Adámková. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já bych se chtěla zeptat pana ministra, a věřím, že mluví pravdu, protože jistě má lepší informace než já, proč o tom v tom případě neví základní infrastruktura tohoto státu? A já se tedy ptám, které datum je to rozhodující, protože pokud vím, tak ředitelé i přímo řízených organizací tedy nic takového nedělají. Také děkuji. Paní poslankyně Fialová je připravena, tak prosím, paní poslankyně. A připraví se pan poslanec Berki.

My jsme to všichni slyšeli na levé straně, co jste, pane ministře, řekl. A já nechci být tak ostrá.

Já vás o to strašně moc prosím.

Vážená paní místopředsedkyně, já vím, že jsme všichni unavení, vím, že to občas vyvolává komunikační diskomfort mezi jednotlivými. Vím, že pan ministr nemá pokřikovat na toho, kdo tu stojí, ale myslím, že je úplně každému zřejmé, co tím pan ministr myslel. Že tím rozhodně nemyslel, že jsme ve válečném stavu, to ani nepokřikoval. Konstatoval jenom na základě té poznámky o těch dvou procentech na obranu, že na Ukrajině je válka. To snad, doufám, nikdo nezpochybňuje, a že tedy všechny Prosím, teď zase nepokřikujte vy na mě. Děkuji. Já jenom říkám, že tím reagoval na ta dvě procenta, že podle mého názoru tím viditelně myslel reakci, že je válka na Ukrajině a že všechny evropské země nyní logicky investují do obrany, neboť se připravují na nepříjemnou situaci. Takto si myslím, že to myslel. Děkuji. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky.